Na druhé straně musím říci, že jsem měl příležitost se seznámit s některými výstupy toho ústavu, například směrem k integraci ukrajinských dětí v našich školách, a tam se domnívám, že ten výzkum přináší relevantní údaje, které umožňují možná lépe zacílit podporu státu, tak já vůbec tu instituci nezpochybňuji, jenom říkám: naše vláda přišla k hotovému, všechna nastavení, způsob řízení té instituce jsou dílem předchozího rozhodování a já mohu jenom apelovat na kolegy na univerzitách, které dnes řídí tu činnost, aby využili těch prostředků maximálně efektivně. Ale teď není žádný prostor pro revizi těch rozhodnutí, protože vyplývají ze závazků České republiky vůči Evropské komisi, které jsou zakotveny v rozhodnutí o Národním plánu obnovy. Děkuji. Je zájem o doplňující dotaz? Ano, prosím.

Nevím, co si vy od výstupů slibujete, jestli mají příjemci vůbec nějaké závazné výstupy, zatím to vypadá, že jenom píšou články a pořádají kulaté stoly za více jak půl miliardy korun.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji moc za ten dotaz jako takový.

A teď k tomu, k té otázce zapojení obcí.

Tím snížíme cenu svozu, tím snížíme nároky na systém jako takový. Podle našich propočtů po zavedení zálohování obce průměrně získají na příjmech o 65 korun na obyvatele více, než tomu je doposavad. Děkuji. Prosím. Děkuji, pane ministře, za odpověď, a pokud to tak bude, doufám, že i obce a starostové budou spokojeni.

Děkuji.